Ano, děkuji. Vyslechli jsme návrh usnesení. Můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.